Každá škola má nějaký závazný školní řád a pravidla, která platí pro všechny. Jakákoliv výjimka z těchto pravidel je diskriminací těch, na které se výjimky nevztahují. Paní ombudsmanka se nezastala obětí diskriminace a nespravedlnosti, kterými je ve skutečnosti škola a ostatní studenti, ale muslimů, kteří žádali nadstandardní práva, která jiní studenti nemají. To je přímo nehorázné! Chápu studentku, která má špatný prospěch a školu nezvládá, že se vymluví na náboženskou diskriminaci. Ale uniká mi, jak může inteligentní dospělý člověk na tuto hru přistoupit a ještě ji podpořit. Tak jako u studentek je zcela očividné, že jde o účelové zneužití kauzy k vytváření umělého boje za náboženskou svobodu. Tento soudní proces je drzou provokací, jejímž cílem je prosadit projevy radikálního islámu na české školy. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, naopak prosazuje zákaz propagace islámského práva šaría na území České republiky. Tento návrh nám však Sobotkova a Babišova vláda vloni ve Sněmovně zamítla. A není divu, vždyť právě ombudsmanka Anna Šabatová je zvolena do funkce hlasy poslanců ČSSD a hnutí ANO. Jsme sekulární společnost. Nepatří na veřejné školy nebo úřady. Paní ochránkyně Anna Šabatová bohužel tady podpořila obrovskou nespravedlnost páchanou na vedení obviněné školy a zcela jednoznačně také poškodila práva vedení této školy. Je to velká ostuda a ostudné selhání ombudsmanky Anny Šabatové i jejího úřadu. Když už jsme u diskriminace. Paní ombudsmanka navrhuje přesun důkazního břemene ve sporech o diskriminaci na všechny údajné oběti diskriminace. Je to absolutní převrácení principu presumpce neviny. Nikdo vám nedokazuje vinu, ale vy jste povinni dokázat svou nevinu. To už není moderní právo, ale raný středověk, kdy na stejném principu obvinění museli u božího soudu dokázat svou nevinu. To je opět diskriminace všech obviněných. Navíc celý antidiskriminační zákon je absurdní a diskriminační například vůči zaměstnavatelům. Popírá jakékoliv jejich svobodné právo rozhodnout o tom, koho zaměstnají. Zaměstnání kohokoliv není právem zaměstnance, ale výběr je a musí zůstat výsostným právem zaměstnavatele. Každý zaměstnavatel při výběru musí přeci vybírat a diskriminovat, protože účelem výběru je vybrat nejvhodnějšího kandidáta. Někam žena, jinam muž. Diktovat zaměstnavatelům, že nesmím zaměstnance vybírat, ale musím brát každého bez ohledu na věk, pohlaví apod., to je absolutní zvůle a zásah do lidských práv podnikatelů. A opět se vrátím ke zmíněným řezníkům. Prostě musí uchazeče o práci diskriminovat na základě víry. Katolická církev jako faráře asi také nikdy nezaměstná ženy, zcela evidentně ani muslimy, a musí tedy vybírat na základě pohlaví a víry. Samozřejmě bychom v naší zemi našli příklady nespravedlivé a zlé diskriminace, kterou bychom řešit měli. Je to příklad soustavného porušování práv otců, kdy justice po desetiletí beztrestně porušuje nejzákladnější práva mužů na rovné zacházení a právo dětí na oba rodiče. Například když otci seberou dítě. Je to otřesné a tragické. Více než 90 % dětí dostávají do výhradní péče ženy. Sněmovna občas řeší neplatiče alimentů. Bylo by fajn někdy řešit, proč někteří muži neplatí. Jaká je ochota muže platit na dítě, které vám soud ukradne, ke kterému vám zablokuje přístup a případně vás soud ještě obere o majetek? Tisíce konkrétních kauz dokládají do nebe volající nespravedlnosti páchané na otcích našimi soudy. Jsou případy, které končí sebevraždami otce nebo dítěte. Škoda, že tohle naše ochránce práv nezajímá. Naopak je zajímá jedna muslimka, která porušuje školní řád. Tady vidíte priority paní ombudsmanky Šabatové. Stát po léta diskriminuje muže ohledně věku odchodu do důchodu. Například oproti ženám u mužů není zohledněno, zda vychovávají dítě ve své výhradní péči. Dámy a pánové, mohl bych pokračovat, ale to, co jsem chtěl říct je, že má smysl chránit práva občanů. Myslím, že toto by mělo být důvodem k velkému zamyšlení. A měli bychom udělat maximum pro nápravu. Závěrem mi dovolte sdělit, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, z výše uvedených důvodů nepodpoří

Děkuji panu poslanci Okamurovi. S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Pavel Plzák. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Mám opravdu faktickou poznámku. Prosím, šátek. Pokud nějaká škola zakáže šátek nosit nějaké... Nezakazuje náboženský symbol. Když si přečtete Korán, o ničem takovém se tam nemluví.

Takže prosím vás, šátek je zvyk.

Děkuji panu poslanci. Prosím, paní poslankyně Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom v krátkosti ke zprávě paní ombudsmanky.

Že tato pobytová zařízení navštěvuje a že upozorňuje na situaci, která tam je.

Upozornila tady na situaci v neregistrovaných zařízeních. My jsme opakovaně tuto problematiku řešili i na podvýboru pro nepojistné dávkové systémy a ptali jsme se zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, když vůbec může v České republice existovat nějaké neregistrované zařízení, jak je možné, že vůbec my dopustíme, a vás se paní ombudsmanko ptám, proč vůbec nedáte podnět k tomu, aby taková zařízení tady za prvé vůbec nevznikala.

Dneska máme institut i registrovaných zařízení, která musí splňovat podmínky. Musí splňovat standardy, musí splňovat i vzdělání lidí. Tudy bych viděla, že by se cesta měla ubírat. Druhou problematikou, kterou bych chtěla tady upozornit, a kolega Okamura už to tady velmi podrobně popsal, a to je problematika zdravotní školy. Chci říci, že my jsme dali pozměňující návrh do novely, která právě má řešit vaše práva, a chceme to zakázat.